Prosím tedy ještě jednou kolegy a kolegyně, aby se zklidnili. Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

Děkuji za slovo.

To nejde za touto vládou, to je prostě obecné konstatování.

Tento návrh novely se zaměřuje na tradiční rizikové oblasti, jako je právě agenturní zaměstnávání, náhradní plnění, úpravy nekolidujícího zaměstnání, ale pak jsou tam i parametrické či drobné změny.

K navrženým změnám tedy ohledně nekolidujícího zaměstnání vykonávaného formou dohody o provedení práce, které pak má být překážkou pro evidenci občana jako uchazeče o zaměstnání, musím říct, že se jedná o absurdní ustanovení z mnoha pohledů. Na základě toho bude vyřazen z evidence. Stát ho tedy v podstatě nutí udělat to nelegálně v rámci šedé ekonomiky bez řádného zdanění. Zaměstnavatel si třeba nemůže vyzkoušet nezaměstnaného formou dohody o provedení práce, než ho přijme na stabilní práci. Další situace, která se nebude moci odehrát. Nezaměstnaný bude raději ležet doma, protože stát mu zakázal vzít jednorázovou nebo krátkodobou práci. Je to tedy nedomyšlené a nesprávně uchopené.

Další oblast, agenturní zaměstnávání, povinná kauce pro agentury je nově zaváděným opatřením, které má zajistit solventnost agentury vůči státnímu rozpočtu. Kauce v navrhované výši 500 tisíc korun je významnou překážkou vstupu do podnikání v oboru, nahrává již funkčním agenturám, které mají dostatečné finanční rezervy. Systém kaucí pro zahájení podnikání, nedávno např. v oboru distribuce pohonných hmot, nyní tedy v oblasti agenturního zaměstnávání, není správný. Stát si půjčuje bezúročně od podnikatelů finanční prostředky, což může být podle mého názoru úspěšně napadeno soudně. Navíc v předkládaném návrhu není možné použít bankovní záruku, což myslím, že u distribuce pohonných hmot je možné, a v důvodové zprávě se navrhovaným kaucím věnuje obsáhlá pasáž zdůvodňující zákonnost navržené úpravy, což podle mě jenom dokládá, že předkladatel si je vědom rizika právě protiústavnosti tohoto opatření. A poslední věc, kterou bych chtěla ještě vypíchnout, protože si myslím, že další debata by měla proběhnout opravdu ve výborech a neměli bychom zkracovat lhůtu na projednávání, protože se jedná o zásadní změny, je právě zmiňovaná účinnost. Úprava se dotýká velkého okruhu občanů i podnikatelských subjektů, měla by být tedy dodržena standardní legisvakanční doba, tak aby byla možnost se na to připravit.

Děkuji za pozornost.

Ze všech těchto důvodů, byť některým poznámkám jsem rozuměl, požádám tuto ctihodnou sněmovnu o možnost zkrácení lhůty na 30 dnů, aby tato změna skutečně byla uvedena v platnost v příštím roce co nejdříve, aby tam nedocházelo k tomu problému, o kterém říkám, že zaměstnavatelé by nedostávali finanční toky na finanční prostředky na dorovnání těch lidí, kteří u nich budou zaměstnáni, na dorovnání minimální mzdy.